V případě základních škol, kam míří 6 miliard hlavně na vybudování odborných učeben a vybavení, bychom museli navýšit peníze z národních fondů. Jako ministr školství samozřejmě výzvu výboru pro vzdělávání vítám a případný převis peněz, jak jsem řekl, do školství půjde, ale budeme muset hledat peníze i v národních zdrojích. Takže děkuji za podporu a za pozornost. Děkuji, pane ministře, a s přednostním právem se hlásí ještě pan ministr a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v podstatě zajedno s tím popisem, tak jak to zde zaznělo od pana zpravodaje i následně od pana ministra školství.

A my jsme připraveni jak ve spolupráci s MŠMT, tak s Ministerstvem financí hledat nějaká další řešení, která se týkají jak mateřských, základních, tak i středních škol.

Je to přibližně tedy o třetinu méně prostředků, než šlo do těchto oblastí v tom dobíhajícím programovém období, protože celkové objemy i v IROPu se zmenšily.

Já to vysvětlím. Česká republika musí plnit závazné limity takzvané tematické koncentrace, kdy 75 % všech prostředků musí jít do chytrých a zelených investic, a školství spadá do oblasti sociálnější Evropy, kde o zbylých 35 % alokace soutěží s oblastmi, jako je zdravotnictví, sociální integrace, silnice, kultura, cestovní ruch a již zmíněný komunitně vedený rozvoj. Je tedy běžnou realitou, že během realizace programů financovaných z evropských fondů se v některých programech ukáže slabší poptávka, že se je třeba nedaří vyčerpat, což byly ty věci, které jsou v tom balíčku, kam se můžeme dívat, a právě z takových oblastí je potom možnost potom navrhnout realokaci na oblast regionálního školství. Nicméně teď všechny programy se teprve vyhlašují a výzvy a jejich kondice se ukážou nejdříve za rok. Pojďme se bavit, jak už tu poptávku i třeba připravených projektů, které nebyly úspěšné, můžeme stimulovat nebo uspokojit.

Zde by měl stát přidat, zde by měl více zainvestovat do toho či onoho, a ve stejném momentě je kritika na celkovou výši schodku státního rozpočtu.

Jenom je třeba si uvědomit, že možnosti realokace evropských peněz mají své limity zejména tím, jaká je povinnost rozdělení tematických koncentrací, a věřím, že ve spolupráci jak s výborem, se Sněmovnou, tak i s Ministerstvem školství tyto věci posílíme a najdeme nějaké řešení tak, abychom uspokojili maximum možných. Samozřejmě převis je skutečně obrovský, ale budeme hledat další nástroje. Děkuji. Také děkuji a nyní můžeme přistoupit k řádně přihlášeným do obecné rozpravy, kde je na prvním místě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Děkuji oběma pánům ministrům za konstruktivní přístup v dané věci, skutečně tak, jak jste tady slyšeli, je v těchto dnech 72 % alokace pro mateřské školy vyčerpáno, a to teprve jsou otevřeny žádosti pro území jedenácti obcí s rozšířenou působností, takže vidíte, že skutečně pro velmi malé území, a proto věřím, že se v budoucnu najdou peníze a projekty, které budou přijímány do zásobníků, budou do budoucna uspokojeny z případně v budoucnu uvolněných finančních prostředků. Uvědomuji si, že Česká republika momentálně řeší jiné problémy, ale pokud chceme mít kvalitní české školství, musíme zastavit dlouhodobé podfinancování rozvoje školské infrastruktury, a proto děkuji, pokud se nějaké volné prostředky v dohledné době naleznou. Také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se poslední přihlášený, pan poslanec Ivo Vondrák.